Prosím, máte slovo. Skutečně tady řadu let existuje stav, a to konkrétně od roku 2000, kdy ze zákona byl konstituován systém integrovaného záchranného... integrovaný záchranný systém. A tam, a to bych opravil pana senátora Nytru, tam patří Policie České republiky, patří tam skutečně hasiči, profesionální hasiči a dobrovolní hasiči, ale nejsou tam vyjmenováni právě podnikoví hasiči, a patří tam zdravotnická záchranná služba jako třetí složka.

Právě záchranná služba potom je, ale jsou to zaměstnanci příspěvkových organizací krajů, a na ně se bohužel ty výsluhy nedají aplikovat. Proto jsme se celé minulé období tady velmi snažili se svými kolegy, aby se ta situace alespoň trochu narovnala, protože my se setkáváme, na tom příkopě u autonehody, u požárů a podobně, tam jsme všechny tři složky, všechny tři složky se tam účastní toho zásahu, ale ta jedna byla v tomto duchu sociálního zajištění opomíjena celou dobu, takže to byl ten důvod. Tady se odvedlo, a chtěl bych za to kolegům právě v těch podvýborech i ve výboru pro bezpečnost velmi poděkovat, že v minulém období se to podařilo prosadit a dotáhli jsme to až sem jako pozměňovací návrh. A ten pozměňovací návrh k důchodovému zákonu měl totiž větší ambici, teď už navážu zase na pana senátora Nytru. My jsme to totiž navrhovali pro základní složky IZS podle zákona o IZS, jasně definovanou skupinu, a chtěli jsme teprve ve druhém kroku, což by bylo velmi logické, pokud by se změnil zákon o IZS, a mezi základní složky se pak dostali i podnikoví hasiči, a třeba do budoucna třeba městská, obecní policie, to by byla otázka vývoje, tak potom by ten benefit mohli mít i oni. Mělo to svou logiku.

To jsem s příslušnými pracovníky ministerstev konzultoval. Takže ten původní návrh z minulého období měl trošku vyšší ambice a zamezil by jedné věci: tomu, jak pan ministr Jurečka dal trošku na úředníky MPSV, kteří měli dlouhodobě naplánováno, že tady vznikne určitá skupina lidí, kteří pracují za zvlášť obtížných podmínek, řekněme si, jsou to hygienické kategorie III a IV, kteří by měli logicky být do budoucna zvýhodněni, protože při těžké fyzické práci se nelze dočkat důchodového věku, odchodu do důchodu tak, jak je ještě navíc plánován ho posunovat, takže tam byla teď ministerstvem pro sociální věci vlastně využita tato kategorie a byli tam zařazeni záchranáři, kteří jsou přitom v kategorii II.

Bylo by to bývalo to nejjednodušší a garantuji vám, že by to bylo i jednodušší z hlediska dalších nároků dalších skupin, které nesplňují kategorie III a IV a v kategorii II se o to budou moci hlásit. Přesto jsem rád, že to prošlo. Ten zákon z minulého období, který tedy, jak řekl kolega Brázdil, je platný v současnosti, ten zákon řešil benefit možnosti odchodu do důchodu po 20 letech práce na plný úvazek s možností jít o 5 let dříve. Zákon, který předložil pan ministr Jurečka, sráží tento benefit na polovinu a zhruba po 20 letech je to o 2,5 roku dříve. Je pravda, že potom počtem dalších směn se může dostat ten záchranář až o 5 let dříve, ale až po 30 odpracovaných letech.

A ještě bych chtěl připomenout, že v minulém období z přítomných poslanců pro tento zákon zvedlo 82 % přítomných svou ruku, takže já jsem si trošku představoval, že tady politika bude stranou, a když jsme se snažili pozměňovacími návrhy to vrátit do původních kolejí, tak jsem věřil, že kolegové tady ruku zvednou pro ty zlepšené parametry. A teď jenom k současnému návrhu zákona.

A k otázce podnikových hasičů, přestože to je nesystémové, a přitom se to dalo řešit systémově a mohlo to do budoucna postihnout třeba vodní hasiče, mohlo to postihnout jiné složky IZS, kterým se říká ostatní složky, tak tuhletu ambici jsme tady ztratili. Takže já přesto budu hlasovat pro ten senátní návrh, protože to podnikům i hasičům, přestože to není úplně systémové, pomůže. Děkuju za pozornost. Budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, budu maximálně stručný. Osobně to vnímám jako takové trošku možná nastavené zrcadlo nebo možná i políček současné vládní koalici v tom smyslu, že stále čekáme, jak už tady bylo avizováno panem ministrem práce sociálních věcí a ministrem životního prostředí, že se chystá zákon o náročných profesích, a v tomto smyslu úprava jejich starobních důchodů, a že se zřejmě na ni čeká trošku déle, než by bylo záhodno.

Nejsou zařazeni ani mezi ostatní složky integrovaného záchranného systému, a přitom jsou důležitou součástí v podstatě vnitřní bezpečnosti České republiky a města a obce se bez nich v podstatě neobejdou.